Je to spousta otázek. Já si dokonce myslím, že podpora investic je velmi podivné slovo. My říkáme, že investice vlastně by se podporovat úplně neměly, že spíš to bereme jako pobídkový systém a že investice by měla být něco, co prostě se samo jakoby ty peníze zužitkují a vrátí. Nicméně chápu, že v tom resortu bydlení to může být obtížné. Myslím si, že každý, kdo si pořídí jakoukoli nemovitost, tak se musí rozlišit dvě fáze.

Ale co mě zajímá, jsou zdroje, a ne že to bude každý rok jinak, ale mělo by to být určitým podílem státního rozpočtu, a co vlastně všechno za to chceme udělat, čeho chceme dosáhnout, a aby i společnost věděla, jednotliví členové, že prostě nic není zadarmo a i na dotace musí někdo vydělat. Děkuju za pozornost. Zatím jenom jedna. Děkuji. Mně jde o to, že ta debata poněkud ztrácí kontury, protože když se podíváte na předklad o transformaci státního fondu, tak to rozhodně nechápu jako naplnění cíle vlády, která má ve svém programovém prohlášení soustředit veřejné investice na jedno místo. A možná trochu pravdu měla kolegyně Richterová, když vyslovila obavu, aby se ten cíl podpory bydlení neutopil při stejném objemu peněz na ty investice jiné, to znamená regionální. Ale proboha, neděsme se, že tady někdo rozpouští dotace, když máme jasné, připravované dotační programy, které by měly dokonce cílit na to, kde je třeba opravdu dotačně obcím pomoci, a to je dostupné nájemné bydlení.

Takže strategicky do budoucna je otázka dostat tam mnohem více peněz a udržet to cílování, jako je například program Výstavba, tak, aby si obce mohly o ty dotace říci, aby ty dotace směřovaly skutečně do podpory dostupného nájemného bydlení.

Ty státní fondy na veřejné investice nadále existují. Takže nebavme se o něčem jiném.

Vaše dvě minuty, pane poslanče.

To jenom na vysvětlení.

Ale není to jenom o bydlení. A nyní se vrátíme do obecné rozpravy.

Prosím, pane poslanče. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, ještě bych se rád dotkl jedné otázky, kterou tu už předestřela kolegyně Richterová prostřednictvím pana předsedajícího, a sice organizačního složení toho fondu.

Prosím, máte slovo, paní poslankyně. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Letos by vlastně plánované výdaje do programu Výstavba měly být zhruba ta miliarda, v příštím roce dvě až tři miliardy zase do toho programu Výstavba, čili maximálně by nám tam zbývaly tři miliardy korun a ještě by se z toho měl podporovat cestovní ruch. Asi všem nám je jasné, že na bydlení jako takové tohle zoufale nestačí.

Zatím poslední. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, paní ministryně, chtěl bych se z jedné strany paní ministryně zastat, a to z toho důvodu, že investice, které jsem pochopil, jak jsou v návrhu tohoto zákona, jsou investice, které souvisí s bydlením. Ten název je ovšem nešťastný. S tím souhlasím prostřednictvím předsedajícího s kolegou Adamcem. A možná by se hodilo, kdyby se to upřesnilo, že to budou investice s tím související. Ale těžko se to vysvětluje.